Proč to vlastně chceme? No to je potom nefér vůči kolegům, kteří nemají přednostní právo.

Základní dotaz, pane ministře: Když ten zákon prosadíte, začne fungovat, o kolik procent klesne spotřeba cigaret v České republice?

No nebude.

Co se tím změnilo? No jediné. Ale ty pochybnosti jsou veliké, a přestože nemáme závazné hlasování, protože u takového návrhu zákona to prostě není úplně podstatné, není to nic klíčového ale možná to klíčové je, protože to ukazuje to, že svoboda není samozřejmá a že mnozí mají pocit, že nás budou tak dlouho regulovat, až nás uregulují. Já myslím, že to není dobrá cesta. Vždycky když jsme na konci té cesty, tak se skoro zapomene, kdy jsme začali.

Vymysleli vzpomeňte si 200 metrů čtverečních plochy.

Takhle připravujeme jednu regulaci za druhou.

Já myslím, že ne. Ale opravdu ta posedlost vytvářením všelijakých registrů, já tomu úplně nerozumím. Já jsem říkal, že to tam není, ale že to trošku chybí v té logice všech ostatních registrů. Marek Benda na to upozornil. To už bude jenom novela, aby se případně vědělo, kdo případně před tou restaurací kouří, protože je to fakt nebezpečné. Ale nebudou chodit děti po těch ulicích a nebudou vidět ty kuřáky?

To by možná pomohlo. Ale kdo všechno to bude kontrolovat? A tam tu odpověď nemáme. Kdo bude vynucovat dodržování toho zákona? Jak pravidelně?

To bude poměrně složitý problém.

No kéž by! Takže bylo by nejrozumnější, kdybychom dnes nebyli evropští a moderní, použili bychom zdravý selský rozum a podpořili zamítnutí těchto obou návrhů zákonů. Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane poslanče. Mám zde dvě faktické poznámky. Potom se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nechci zdržovat vaši pozornost dlouho ani těmi dvěma minutami, ale musím se nepřímo připojit byť jinak velmi vítám parlamentní rozpravu a diskusi, už začínám mít pocit, že skutečně je tady záměr, který povede k tomu, aby bylo projednávání tohoto zákona opět přerušeno.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.